V. žádá vládu, aby připravila úpravy legislativy, které vyloučí opakování kauzy Vrbětice; VI. žádá vládu, aby sdělila odpovědi na otázky petentů vyplývající ze souhrnné zprávy spolku Za zdravé Valašsko, která je přílohou tohoto usnesení; VII. pověřuje zpravodaje výboru Ing. Karla Fiedlera, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Poslední bod usnesení petičního výboru. Petiční výbor přerušuje projednávání Petice občanů za odvoz veškeré munice a nebezpečného materiálu z areálu bývalých vojenských skladů v katastru obcí Vlachovice a Vrbětice. Splnil jsem svůj úkol a seznámil jsem Poslaneckou sněmovnu s usnesením, které přijal petiční výbor. Nyní přednesu svůj návrh usnesení pro tuto schůzi Poslanecké sněmovny.

Poslanecká sněmovna má vážné pochybnosti o dodržování zákonů a podzákonných norem při správě a provozování areálu muničního skladu Vrbětice včetně povolovacích řízení;

V. žádá Ministerstvo vnitra po ukončení vyšetřování kauzy Policií České republiky o informaci ve věci zjištěných skutečností termín 12. měsíc 2015;

VII. žádá Ministerstvo vnitra, aby sdělilo odpovědi na otázky petentů vyplývající ze souhrnné zprávy spolku Za zdravé Valašsko doručené ministerstvu prostřednictvím petičního výboru; VIII. žádá vládu, aby občanům dotčených obcí zajistila kompenzaci škod a ty následně vymáhala po vinících. Poslední, devátý bod: žádá vládu o vyčíslení vzniklé škody a její následné vymáhání u zjištěných viníků. Děkuji za pozornost.

Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu.

Ale pane předsedající, můj návrh byl hlasovat ono přerušení před ukončením podrobné rozpravy.

Pane ministře, prosím, pojďte nás pozdravit. Buďte té lásky. Hlásí se pan ministr. Pěkný podvečerní pozdrav všem. Je to úplně dokonalé. Děkujeme, pane ministře.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti? Přihlášeno je 88 poslanců, pro 85, proti žádný. Návrh byl přijat.